Prosím, pane poslanče. Byl bych rád, abychom racionálně mohli dokončit. Já jsem se z důvodu racionality odhlásil ze své přihlášky do rozpravy. Pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne. Děkuji panu předsedajícímu za racionalitu. Já se jí také budu pokoušet držet, protože to, co jsme tady viděli a zažili dopoledne, mělo od racionality někdy hodně daleko.

Vyzývám všechny poslance zde přítomné, byť v notně prořídlém sále, abychom uvažovali racionálně, na základě faktů, a nikoli na základě emocí.

To, co tady uváděl pan zpravodaj, to jsem říkal před obědem nechci používat silná slova byly to, řekněme, nepravdivé informace, ale od zpravodaje to opravdu překvapuje.

Když to jednoduše shrnu, tak za poslední dva měsíce a ten první den v lednu, který nebyl dnem svátečním, čili za dva měsíce a jeden den bylo podáno 53 % těchto výzev.

To byl opravdu nelogický krok v souvislosti s tím, že v tu dobu již bylo známo, že tento úřad bude muset v první polovině následujícího roku řešit značné množství výzev k navrácení církevního majetku. A o tom, že stav, který tam je, je opravdu asi velmi komplikovaný, svědčí i to, jak to asi víte ze sdělovacích prostředků, v minulém měsíci přijímal tento úřad tuším 130 nových zaměstnanců. A položte si, kolegyně a kolegové, sami otázku, jak tito noví zaměstnanci budou schopni rychle se vnořit do problémů a odpovědně, reálně, věcně a bez chyb rozhodnout o tom, o čem rozhodovat mají. Nebudu zde uvádět v tuto chvíli, protože nás tlačí čas a nechci tady jitřit emoce, nějaké další věci, které jsem chtěl sdělit, ale říkám: vyzývám všechny přítomné, abychom se drželi těchto racionálních faktů, které tady uvádím, na rozdíl od všech předem diskutujících.

Pane předsedo, máte slovo. Zatím jste poslední přihlášený do rozpravy. Děkuji. Ano, to je procedurální návrh, který rozhodneme bez rozpravy.

Všechny vás odhlašuji a požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.